Ta koncepce rozvoje sportu obcí, měst a krajů nebude sloužit nikomu jinému než té obci, než tomu městu, než tomu kraji.

Protože se může stát a stává se, že některé sporty mají větší prioritu, na některé se vůbec nedostane, tak proto ten rozvoj, proto vycházet z těch podmínek, které to město má. Žádná koncepce se nebude někam posílat. Nic se nebude hodnotit. To byl pan poslanec Andrle. Děkuji, vážený pane předsedající.

Je to speciální zákon. Je to speciální zákon, který přerozděluje peníze ze státu na obce. Prostě nepřijímat speciální zákony.

Děkuji. Zatím poslední faktická poznámka, pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

Protože asi nevíte, že drtivá většina obcí a měst má už dneska strategické plány rozvoje nebo programy rozvoje venkova a v tom už je všechno obsaženo. Tak, paní ministryně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi zareagovat na rozpravu. Začnu tím, co bylo řečeno nakonec. Ano, my víme, že větší nebo střední obce už dnes mají zpracované své plány prostřednictvím jiných strategických dokumentů. Také ten zákon nepředepisuje obci, aby si zpracovávala něco nového, nějaký nový extradokument, tzn. ty obce, které to mají zpracováno, tak mají hotovo. Proto jsem také zmínila Sdružení místních samospráv jako toho, kdo podporuje tento plán.

To se domnívám, že není korektní. Co se týká toho, jestli jde o nějakou regulaci navíc, nebo ne. Jde o spolupráci mezi státem, krajem a obcemi tak, abychom hráli na jednu branku v případě podpory sportu. Chtěla bych upozornit, že jak stát, tak kraj, tak obec, je to asi nepříjemné pro Svaz měst a obcí, se skládá z lidí. Ti jsou stejně tak občany obce, kraje a České republiky. A pokud chcete nějaký konkrétní příklad, jak ta koncepce má zafungovat, proč je důležitá, tak je to právě pro předvídatelnost pro ty aktéry i pro transparentnost.